16.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde bylo přerušeno vystoupení pana poslance Miholy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v předchozím, přerušeném vystoupení shrnul vlastně snad všechny nebo alespoň většinu důležitých argumentů

A i když už je to nějaký den zase a možná se osazenstvo sněmovny v rámci tady těch našich střídání trošku změnilo, tak je nebudu opakovat. Dovolil bych si akorát odůvodnit pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému krátce. A chtěl bych úplně na závěr jako takovou tečku, do které už přišlo to přerušení, říct, že tak jak jsem kritický tady k tomuto návrhu, podle mého názoru nadbytečnému a věc neřešícímu, tak jsem přesvědčen, že zde přítomný pan ministr Plaga řešení, co se týká nedostatku učitelů, má ve svých rukou. A má ho dobře nachystané v rámci státního rozpočtu. A přestože mě možná teď neposlouchá, tak mu opakovaně vyjadřuji svoji plnou podporu, co se toho státního rozpočtu týká, a tedy týká navyšování platů učitelům, a to nejen základních a středních škol, ale také na vysokých školách. Tak věřím, že toto skutečně, to je skutečné řešení.